Na výdajové straně rozpočtu patří k nejdůležitějším sledované mandatorní sociální výdaje státního rozpočtu.

Nyní bych se chtěla zmínit o některých dalších zásadních výdajových oblastech státního rozpočtu.

Děkuji vám za pozornost. Tento sněmovní tisk projednal rozpočtový výbor, jehož usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 606/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru poslanec Jiří Dolejš a informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Pane poslanče, máte slovo. Pokud máme projednat střednědobý rozpočtový výhled, tak je to dokument, který se vždycky projednává spolu s rozpočtem, takže možná udržíte ještě chvilku pozornost, ale to usnesení je jednoduché. Střednědobý rozpočtový výhled odráží stejnou rozpočtovou filozofii, logicky, jako předložený rozpočet.

Součástí toho je výhled na daňový výběr. Daňová kvóta se má zastabilizovat. Souvisí s tím i evropské peníze, protože se nám láme rozpočtový rámec, finanční rámec Evropy, tak to v podstatě znamená vybrat ty alokace z toho končícího, nastartovat nový, což většinou ten start příliš neumíme. Také je pravda, že v tom výhledu asi budeme spíše přispívat než brát, ale to je za horizontem toho střednědobého výhledu. Mohl bych takto pokračovat, těch problémů je tam celá řada.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo.

První důvod, proč TOP 09 nemůže souhlasit s tímhle dokumentem, je, že se pokračuje dál v té neodpovědné politice, kdy nedochází ke snižování deficitu. I nadále porostou mandatorní a kvazimandatorní výdaje rychleji, než porostou příjmy, takže se bude zvyšovat zranitelnost toho rozpočtu vůči krizi. Ale pak jsou tam dva důvody naprosto zásadní. Ono tím, jak ty mandatorní výdaje porostou rychleji, než porostou příjmy, tak ono už to nevychází.

Pro to hlasoval ministr kultury na vládě!

Proto hlasoval ministr vnitra na vládě. Ale odpovědní my opoziční poslanci proto hlasovat nemohou!